A mluvím o těch malých a středních.

A současně jim stát žádnou úlevu nedá, například že by snížil daně. Nic takového.

Je to tak? Proč ne?

To fakt je byrokraticky náročné. A mluvím s těmi majiteli malých firem. Mluvím s těmi, kteří vedou účetnictví. Není to vůbec jednoduché. Kolik to bude stát ty firmy? No je. A to nebude. A zavedení reverse charge v dnešním rozsahu nebyla nula v nákladech pro firmy.

Ale mně se nelíbí to, že program jednoho hnutí se vydává za český národní zájem... Ale já tomu rozumím. Tím pádem nikam nespěcháme.

Kdo to s kým komunikoval za těch čtyři a půl roku? A k čemu to bude dobré a co to bude znamenat pro drobné podnikatele a jaké změny?

To nemusí být zdaleka dobře. Máme na tom shodu.

Protože ono to samozřejmě souvisí i s tím víceletým finančním rámcem.

Myslím, že jsme si schopni vyjednat mnohem více.

Kdybychom měli evropské dotace jenom ten rozdíl, kolik posíláme a kolik si můžeme čerpat. Proč máme psát projekty na ty peníze, které tam posíláme?

A také my někdy můžeme říct a dost!

Jsme na to připraveni? Chce vláda takový mandát od Poslanecké sněmovny? Já za nás říkám, že takový mandát jsme připraveni vládě dát, aby takhle vyjednávala. Ale někdo o ten mandát musí stát, někdo to musí prosazovat a zkusit prosadit.

To všechno ostatní je o úroveň níž. A i ta dnešní debata, ale řekl bych, že i stanovisko vlády, se smrskla na boj o zastropování zemědělských dotací. Ale v tom celém objemu je to malý problém.

A co to dneska znamená, víme všichni.

A to by měla být základní pozice k víceletému finančnímu rámci. A myslím, že když s takovým návrhem vláda do Poslanecké sněmovny přijde, tak získá určitě větší než ústavní většinu. Já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Benešíka.

Takže ono je to trošku složitější. Já jsem také pro to, abychom daleko více investovali a směřovali evropské peníze do tvrdých projektů.

Vodohospodářskou infrastrukturu, kterou máme, neprodali jsme ji a provozujeme ji.

Takže buďme trošičku opatrní. Není to tak, že všechny tvrdé projekty, to znamená ty infrastrukturní, jsou skvělé a všechny měkké projekty, to znamená do např. vzdělávání a podobných záležitostí, jsou špatné. Takže trošičku rozlišujme, není úplně všechno černobílé. Tím máme v tuto chvíli vyčerpány faktické poznámky i písemné přihlášky do rozpravy. Stejně tak neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy z místa, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni poslanci Peksa a Skopeček.